Úplně minimální možnosti, které dneska máme, abychom to řešili.

Děkuji.

Všichni se shodneme na tom, že agresivita ve společnosti významně stoupá. Na druhou stranu nejsem přesvědčena o tom, že toto je ta správná cesta. Nicméně jsem připravena se o tom bavit, diskutovat o tom, a proto zařadím tento bod, toto téma, na červnové jednání podvýboru pro regionální školství, kam přizveme odborníky, právníky, zástupce různých asociací, abychom se o tom pobavili. A domnívám se, že v současné podobě, v jaké je navržený zákon, pro to nebudu moct hlasovat, protože tam shledávám zásadní nedostatky, nepřesnosti, nicméně jak říkám znovu, téma je to vážné.

Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolila navázat na to, co říkala paní předsedkyně podvýboru pro regionální školství, a velmi jí za to děkuji, za tento návrh, a zároveň bych chtěla říct, že se souhlasem předsedkyně stálé komise pro rodinu, paní poslankyně Jílkové, si uvědomujeme, že to je také záležitost rodinné politiky, protože jedna věc je, že se budeme snažit chránit učitele, a já s tím souhlasím, i když teď nebudu také pro to hlasovat, ale druhá věc je, že my bychom měli znovu zdůrazňovat, že odpovědnost za zdravý fyzický, psychický a morální vývoj dětí nesou rodiče, a je to také součást tedy rodinné politiky.

Děkuji za slovo. Samozřejmě mám podporuji toto téma, je určitě důležité. Útoky na učitele jsou velmi nepříjemná záležitost.

To samozřejmě není něco, co by mělo řešit trestní právo, a tedy tato změna tomu nijak nenapomůže. Je to asi o chybějícím respektu k učitelům, možná o morálce ve společnosti.

A právě proto, pokud bychom se posunuli dále v těchto diskusích, tak bych byl určitě pro, abychom do toho návrhu zahrnuli i akademické pracovníky. Děkuji za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Já to kvituji a jsem pro, aby se případně nějakým pozměňovacím návrhem do kategorie chráněných osob zařadili i akademičtí pracovníci vysokých škol. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl navázat na své tři předřečníky kolegy Langa, Kohajdu a Hendrycha a navázal bych v tom, že skutečně by se tady mělo jednat o trestněprávní činy, prostě záležitosti, trestné činy, a tam bych plédoval za to, aby ochrana byla podobná jako u zdravotnické záchranné služby, a neviděl bych to ani na velikou diskusi. Já si myslím, že si to pedagogičtí i akademičtí pracovníci prostě zaslouží.

A v reakci na pana kolegu Brázdila, že se to nijak neprojeví: je to o tom, že je potřeba dnes je populární mluvit o vysílání signálu ten signál vyslat opravdu do společnosti, že tam ty vyšší tresty škodí .

Děkuji, paní poslankyně.

Paní poslankyně, máte dvě minuty na faktickou poznámku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně Lesenská už tady mluvila o tom, že to samozřejmě podpoříme.

Každopádně stoprocentně učitelé si ochranu zaslouží. Tady padlo, že to nevyřeší ten problém. Stoprocentně to nevyřeší ten problém.